A co se týká hlášení kontaktů, tak to je na Ministerstvu zdravotnictví.

Děkuji.

Ano, i tam je to číslo shodné.